Pan ministr v odpovědi dále uvádí, že je třeba zajistit, aby nerostné suroviny získané na českém území byly dále zpracovány tak, aby přidaná hodnota, zaměstnanost a další pozitiva zůstávaly v naší zemi.

To ministerstvo nenapadlo?

Komu ku prospěchu a kdo a jak na tom odpovědné ministry zainteresoval, to je dnes již passé. Připustíme to tedy znovu?

Děkuji paní poslankyni Nohavové. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zase jsem si dělal poznámky z toho, co tady během diskuse zaznívalo, takže nejdříve to trochu okomentuji a pak řeknu to hlavní, co bych chtěl v této debatě tady sdělit. Od pana premiéra Sobotky tady zazněla zmínka filmu Vrtěti psem a zmínka toho, že tady pomocí této kauzy se má odvést pozornost.

Také tady od pana premiéra padla zmínka o panu Andreji Babišovi, že to je estébák.

Kdo navrhl tuto osobu pana ministra Babiše, exministra, tehdy? Byl to právě pan ministr Sobotka. A jestliže dneska mu to vadí, jestliže dneska tuto osobu a svého koaličního partnera takto kritizuje, tak ať zpytuje vlastní svědomí.

Doufám, že občané a voliči, až půjdou za chvíli k urnám, si to budou pamatovat, že slyšeli řadu lží a nepravd od těch zejména tradičních parlamentních stran, které je přesvědčují, jak všechno umí nejlépe a jak je třeba je právě volit, protože oni na to mají v podstatě podle zákona o politických stranách patent.

Vůči tomu se já tedy zásadně ohrazuji. Už jsem to tady zmiňoval ve svém prvním příspěvku, že jsem sám navrhoval, abychom se tímto bodem zavčas zabývali. Nemusel mě k tomu nikdo ponoukat ani komunisté, ani jiná politická strana. Já jsem to naopak navrhoval sám, byť tedy někteří poslanci již to i interpelovali a formou interpelací mě v podstatě v tomto předešli. Nicméně já jsem to navrhoval dvakrát jako bod mimořádné schůze, a právě strany vládní koalice, jak už jsem tady jednou dnes říkal, to zamítly.

Myslím si, že gros a to stěžejní bylo zabývat se tím, co jsme tady slyšeli, jak k té kauze došlo, jaká byla historie, jaké byly příčinné souvislosti, čemuž se někteří kolegové věnovali, právě ti, kterých se to týkalo, se tomu snažili vyhnout. Účelové spojení.

Na účelová spojení si počkejme, až bude po volbách. To se možná budeme všichni divit, jaké koalice budou vznikat a jaká jednání budou probíhat.

Teď ať se na mě nezlobí kolegové z poslaneckého klubu ANO.

A tenkrát, když jsme to navrhovali, pak se jednalo o pozměňovacích návrzích, ať se na mě kolegové z poslaneckého klubu ANO nezlobí, také častokrát hlasovali proti těm návrhům. Ale netýká se to jen jich. Týká se to v podstatě celé vládní koalice, protože tak jak jsem již říkal před chvilkou, vládní koalice se tři roky dokázala doplňovat a vzájemně si prohlasovat solár a vzájemně si prohlasovat řepku do nafty.

Musíme plnit nějaké limity obnovitelných zdrojů energie. Nesmyslné.

No nutí nás k tomu Evropská unie a směrnice a pokyny, které tam přijímají, a my o nich nejsme schopni rozhodovat, protože je musíme přijmout, protože je nám toto vnuceno.